Děkuji vám, pane ministře. Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan ministr Stropnický z pracovních důvodů a dále se od 16 hodin z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.

Já bych vás tedy požádal, pane poslanče, abyste přednesl svoji interpelaci na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci podpory rekonstrukce místních komunikací. Máte slovo.

To velmi respektuji. Proto prosím prostřednictvím Poslanecké sněmovny, aby mi paní ministryně odpověděla na otázku, která se týká právě rekonstrukce místních komunikací. Na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nás paní ministryně informovala o tom, že na jednu z obrovských zátěží, kterou naše města a obce trpí, to jsou nutné rekonstrukce místních komunikací, budou evropské peníze.

Chtěl bych se ujistit, zda to je, či není pravda. Prosím o informaci, zda to tak opravdu je, že přes příslib, že se něco takového pro obce najde, prostředky nebudou. A co případně ministryně pro místní rozvoj v této oblasti navrhuje, protože to je problém, se kterým se bude muset Česká republika do budoucna určitě poprat, a budeme muset obcím pomoct v tom, aby mohly rekonstruovat místní komunikace. Děkuji vám, pane poslanče, za vaši interpelaci.